Já také děkuji, pane ministře, nepřerušovala jsem vás, protože jsem nevěděla, jestli vystupujete s faktickou, nebo s přednostním právem.

Pane poslanče, máte slovo.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

Dovolte mi, abych se i já krátce vyjádřila k tomu, proč dnes nemohu a nebudu hlasovat pro důvěru vládě Petra Fialy.

Slyšeli jsme o vrácení testů, tedy systému OTN, uznávání protilátek, a to všechno v době, kdy už bylo naprosto jasné, že se omikronu nevyhneme. Nic z toho jste samozřejmě nerealizovali.

To totiž musíte dělat i nepopulární kroky. Slyšeli jsme o receptu proti energetické chudobě, ze které tady vznikla podpora, kterou využije pár lidí. Slyšeli jsme o receptu na pomoc živnostníkům, které jste naopak od jakékoliv pomoci odstřihli. Slyšeli jsme o tom, jak budete podporovat učitele, ale platy jim hned po nástupu do funkce snížíte.

Nechci ani pomyslet na to, jaké by to bylo, kdyby tohle udělalo hnutí ANO. To by bylo křiku, výzev k rezignaci a silných slov. Slyšeli jsme také o tom, jak budete jasně a především srozumitelně komunikovat, ale to, co vaše vláda předvádí v rámci komunikace covidových opatření, se dá považovat za cokoliv, jen ne jasnou a přímou komunikaci, ke které jste vyzývali předchozí vládu a kterou jste dříve tolik kritizovali.